Nácvik přesunu alianční země přes území jiného aliančního státu je také jakýsi atribut, který je potřeba vyzkoušet.

Co se týče železniční dopravy, to je právě součást toho rychlého přesunu.

Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku? Prosím máte slovo.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Je zajištěna standardním způsobem za dodržování všech přísných norem. Takže v tom smyslu nehrozí žádné nebezpečí.

A dovolím si říct, že po tom loňském poměrně velkém přesunu už s tím máme docela solidní zkušenosti a myslím, že to nebude znamenat ani velké omezení pro občany, což se vždycky snažíme omezit na minimum.

Jsou tam také vytipovány zastávky na odpočívadlech, tak aby to co nejméně narušovalo plynulost dopravy.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Dostal se mi do rukou dokument, který zpracovalo vaše Ministerstvo zemědělství. Je to stanovisko k projednávání povolení geneticky modifikované kukuřice pro zástupce České republiky v Evropském parlamentu.

Tento závěr převzala i Evropská komise. Evropský parlament předkládá návrh usnesení, ve kterém se domnívá, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise přesahuje její pravomoci, a žádá o stažení tohoto návrhu.

Není prostor citovat celé stanovisko Ministerstva zemědělství, které je, zdá se, v rámci Evropské unie menšinové.